Děkuji. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Brabec. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Vážení, takže nula, nula, nula.

Zemědělci nikdo neříká, co má dělat, on se chová ekonomicky.

Kolega Munzar nemá pravdu, protože biopaliva druhé generace jsou dokonce dneska dvojnásobně zvýhodněna z hlediska míchání, to už schválila, jestli se nemýlím, předcházející Sněmovna.

Takže nesmysly, lež. . Děkuji, pane poslanče, za dodržení časového limitu.

Dobré odpoledne. Musím říct, že souhlasím s tím, co říkal pan ministr financí, těch variant je několik. Prostě ta biosložka je v dnešní době nejlacinější varianta, jak splnit zákonnou povinnost, aby distributoři snižovali CO2. Ty biosložky tam prostě budou dávat, a pokud budou kombinovat jiné varianty, dražší, tak se to opět promítne jenom v cenách PHM. Proti včerejšku máme naftu dneska už opět o 50 haléřů nahoru. Takže musíte tam říkat i to B. Ano, jsou varianty další, ale budou násobně dražší a vše se opět promítne jenom a jenom do ceny PHM potažmo budou zákazníci, naši spoluobčané, kupovat dražší pohonné hmoty. Děkuji, pane poslanče. Množí se nám zde další faktické poznámky.

Já bych chtěla zareagovat na pana ministra financí, prostřednictvím pana předsedajícího.

A víte proč, prostřednictvím pana předsedajícího? Ne fixlovat, to byly podvody, neskutečné podvody, protože v současné době těžba neprobíhá v žádné ze zemí Evropské unie. A naši dodavatelé pohonných hmot si kupovali takzvané krásné papírky s udržitelností, kterou si započítali všichni, ať to byla Česká republika, Polsko, Maďarsko prostě je to nedohledatelné, absolutně nedohledatelné. Takže ve své podstatě proto jsme to ošetřili a do toho zákona se dalo maximálně 1 %.

Co se týče pana poslance Munzara, prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste tady říkal, že vlastně se to vůbec nevyplatí, ta udržitelnost tam není žádná nevím, jak jste to formuloval, to se omlouvám ale ve své podstatě jste naznačil, že biopaliva první generace jsou vlastně ne k ničemu, ale že neplní svůj účel, tak bych to formulovala.

Omlouvám se.

Z mých úst nepadlo ani jednou, ani dneska, ani nikdy jindy.

Tak co sem taháte Babiše vy sami? Ale já tam nevidím žádný důvod, abych v souvislosti s tímto návrhem zákona se zmiňoval o roli Agrofertu nebo Andreje Babiše. Nevidím žádný důvod. Tak já tomu vůbec nerozumím.

Bez ohledu na to je tam ta povinnost.

Německo je bezesporu zelená země, a přesto mají ten limit vyšší než v České republice.

Takže je to třeba říct konkrétně!